Pokud má zájem vystoupit pan navrhovatel, prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, jen velmi stručný úvod. Hlavním důvodem zpracování předkládaného materiálu je řádné provedení unijních předpisů, které přinášejí vyšší a efektivnější ochranu spotřebitelů, například při uzavírání smluv po telefonu, při online nakupování nebo proti nekalým obchodním praktikám a zneužívajícím jednáním. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, rád bych vám poděkoval za to, že jste umožnili i v průběhu předchozích měsíců přednostně projednat tento návrh zákona a přispět tak k rychlému přijetí právě pro naplnění transpoziční lhůty, ale především kvůli zjevnému přínosu pro ochranu spotřebitelů. Děkuji mnohokrát za případnou podporu toho návrhu.

Pan zpravodaj bude vystupovat?

Máte slovo.

Dne 2. 9. garanční výbor přijal usnesení s tím, že tam jsme dopodrobna probrali všechny pozměňovací návrhy, které jsme předtím probrali i na podvýboru pro ochranu spotřebitele, kde původně padalo několik pozměňovacích návrhů.

Vlastně se tady mění dva základní zákony, zákon o ochraně spotřebitele na straně jedné a občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud jde o zákon o ochraně spotřebitele, tak se tam řeší dvojí kvalita.